12.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající.

Cílem tohoto jednoduchého návrhu zákona je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a státních krajských stavebních úřadů.

Zakotvením přechodného období dojde k zajištění dostatečného časového prostoru pro změnu struktury stavebních úřadů plánovanou institucionální novelou stavebního zákona a zároveň tak bude poskytnut dostatek času pro softwarové a materiální dovybavení obecních a krajských úřadů, u kterých bude podle připravované institucionální novely ponechána působnost stavebního úřadu. Předložený návrh zákona nám však také umožní v reálném čase připravit a projednat již zmíněnou institucionální novelu stavebního zákona ve skutečném konsenzu se samosprávami a kraji, s rezorty, jejichž dotčené zájmy byly přijatým návrhem potlačeny a i s odbornou veřejností. Našim cílem je zabránit kolapsu stavebního řízení v České republice, destrukci spojeného modelu veřejné správy a taktéž zavedení transparentního digitálního řízení pro občany. Já vám děkuji za pozornost.

Ještě upozorním, že faktické poznámky, které se mi tady některé objevily, nejdou, zatím nemáme otevřenou rozpravu, takže je mažu. A prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění stavební zákon. Je nutno upozornit, že materiál neprošel ani mezirezortním připomínkovým řízením ani Legislativní radou vlády. Na základě výjimky bylo vydáno pouze stanovisko předsedy Legislativní rady vlády. Navržený zákon nový stavební kodex neruší, pouze odkládá zřízení stavební správy, a to jen částečně.